Já vám děkuji, pane předsedo. Už se nikdo nepřihlásil s přednostním právem. Dámy a pánové, já nyní přeruším naše jednání, a to na 60 minut. Během této doby je nutné, abych jako nově zvolený předseda podepsal poslanecké průkazy a provedl nějaké další administrativní úkony. Čas bude upřesněn v momentě, kdy budou zpracovány pracovníky Kanceláře.

Děkuji za vysvětlení.

Záleží na vás, jak spěcháte na poslanecké průkazy.

Ještě... Já nemám otevřený bod, paní poslankyně.